Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu ve stručnosti reagovat na některé věci, které tady zmínil pan místopředseda Okamura.

Ale to asi nemá smysl. Já se omezím jenom na několik základních věcí a vyvracení některých základních tezí, které nám tady pan místopředseda Okamura přednesl.

Nejsem toho stoupenec z řady odborných věcných důvodů a právě již ze znalosti politických systémů, jejichž příklady jste tady nesprávně uváděl. Ale vy jste tady nenabídl žádnou věcnou argumentaci.

Tak zní naše Ústava, kterou ctíte. A tak vypadá taky demokracie.

A vy jste to řekl na konci.

Ale tak to prostě není. A tím se dostávám k tomu nejpodstatnějšímu. Je prostě demagogie, lež a nebezpečná lež někomu tvrdit, že přímá demokracie je vyšší, lepší forma demokracie. To prostě tak není! A není to ani novější forma, ke které teprve všichni musíme dospět. Když se podíváme do historie, tak naopak prvky přímé demokracie najdeme rozvinuty mnohem dříve, než se rozvíjela zastupitelská demokracie.

Když jsem tady zmínil tu stranickou oligarchii, o které tu tak často mluvil pan předseda Okamura, možná mluví ze zkušenosti vlastního hnutí. Ale normálně je to v demokracii tak, že občané se dobrovolně sdružují do politických stran, v těch politických stranách funguje vnitřní demokracie a na základě toho jsou lidé vybíráni na kandidátky. A je to ještě řekněme další posílení toho celkového demokratického procesu, který v západních demokraciích známe. A vnitrostranická demokracie je velká hodnota. Nevládne. Je to nesmysl. A pokud nemáte vnitrostranickou demokracii ve svém hnutí, tak si ji zaveďte, chceteli něco udělat pro kvalitu demokracie a politickou kulturu v České republice. My ostatní ji máme. Není ani pravda, že kdo nechce zavádět prvky přímé demokracie, tak není dobrým demokratem. Je to nesmysl. Já ani snad nebudu rozebírat ty jednotlivé příklady, i když bych mohl, ale uvedu dva. Slyšeli jsme tady, že v přímé demokracii a díky přímé demokracii se přece zavádějí některá pokroková opatření, jako je třeba volební právo žen, a nějaké takové podobné věci tady zmínil pan předseda Okamura. Tak se podívejme, jak to je ve skutečnosti. Kde se zavádělo velmi pozdě právě volební právo žen? Nebylo to náhodou v některých švýcarských kantonech a nebylo to tam, kde dlouhodobě funguje přímá demokracie? Tak jestli chci tady uvádět nějaké argumenty, tak je musím uvádět v souvislostech a všechny. A ne takový nesmysl, jaký jsme tady slyšeli. A druhá věc, kterou jsem zde také slyšel na základě nějaké studie, kterou tady pan poslanec Okamura citoval, že v zemích, kde je přímá demokracie, je lepší ekonomika, vyšší životní úroveň, stát se chová hospodárněji, a naopak tam, kde tyto prvky nejsou, tak se rozkrádá, lidé se mají hůř atd., já nechci dezinterpretovat to, co tu pan poslanec Okamura uváděl. proč sousední stát Bavorsko patří k nejrozvinutějším zemím na světě, který funguje úžasně po všech stránkách, a přitom tam nemají žádné prvky přímé demokracie, nemají tam nic takového, o čem tu mluvíte, vládne tam po léta jedna politická strana, funguje tam zastupitelská demokracie? No, je to tak proto, že ten argument, který tu byl uveden, je nesmyslný, neplatí a není podložen žádnými fakty. A poslední poznámka a tu pokládám za velmi podstatnou. Kvalita demokracie. Kvalita demokracie nezávisí vůbec na tom, jestli je demokratický systém utvářen především na základě zastupitelské demokracie, anebo obsahuje silnější prvky přímé demokracie. Kvalita demokracie závisí na tom, nakolik jsou lidé v té které zemi sami přesvědčenými demokraty, nakolik jsou přesvědčeni o tom, že demokratické postupy, ať už zastupitelské, nebo přímo demokratické, se mají dodržovat, uplatňovat a respektovat. Žádnými zákony, žádnými novými mechanismy se kvalita demokracie nikdy nezvyšuje a nezvyšovala. A to je nakonec i podstata toho, co nám o demokracii říkal Masaryk a co zde bylo podle mě nechci použít snad ani to slovo zneužito, ale minimálně interpretováno nesprávným způsobem. Pro Masaryka není demokracie mechanismus. Pro Masaryka byla demokracie morálním postojem, světovým názorem, vnitřním uspořádáním. Proto tak Masaryk dbal na ideály, na všechny tyto věci. Tam vůbec nejde o to, že zavedeme ještě nějaký nový institut demokracie a všechno se zlepší.